A poslední věc. Nyní se samozřejmě ve svém vyjádření pan stále ještě radní snaží bagatelizovat své vystoupení v roli člena marketingového týmu Andreje Babiše a formálně rozporuje, zda se dá prezidentská kampaň považovat za podporu politického hnutí. Je to slovíčkaření, které hledá mezery ve znění zákona, a zároveň slovíčkaření, které opomíjí podstatu celého případu, a sice neakceptovatelné angažmá určitého konkrétního člena rady ve prospěch určitého konkrétního politického subjektu. Na závěr ještě jednou odcituji, co je to klíčové jednání: členové Rady nesmějí vystupovat ve prospěch politických stran či hnutí a nesmí se dopustit takového jednání, které zpochybňuje nezávislost nebo nestrannost Rady. Není to pouze názor můj či Pirátů, že pan radní Köppl má být odvolán, ale k tomu návrhu na odvolání je přiložena i řada dalších odborných názorů a stanovisek, včetně stanoviska samotné Rady pro rozhlasové a televizní vysílání. Děkuji za pozornost.

Vážená paní místopředsedkyně, děkuji. Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, rozumím, když odvoláte nějakého politika, třeba poslance, a můžeme si stokrát říkat, jestli ten dotyčný je, či není hoden, ale všichni velmi dobře víme, že to k politice patří. Popravdě řečeno, příliš v tom nehledejme žádnou logiku, můžeme se podívat do minulosti Poslanecké sněmovny, a hlavně v tom nehledejme žádnou spravedlnost.

Nikdy jsem nikoho nelustroval podle toho, ke komu patří nebo ke komu nepatří, vždycky jsem se díval na to, jestli ten člověk je výkonný, jestli ten člověk je slušný a jestli ten člověk dělá to, co dělat má. A mohl jsem si stokrát najít mnoho a mnoho důvodů, proč by ten či onen odešel.

Co jsem udělal, když byl někdo nevýkonný anebo méně schopný, ať to řeknu slušně, tak odešel.

A velmi dobře víte a nehrajme si, prosím, tady na to že důvod, který uvádíte, je zástupný důvod.

Je to zástupný důvod, víte to, víme to my všichni.

Nevyjadřoval se k položeným otázkám údajně nestranně a nezávisle.

Jeden jste tady odcitovala, paní místopředsedkyně.

To jsme se nedozvěděli. Ano, tvrdíte, že byl členem volebního týmu Andreje Babiše. Ale jak velmi dobře víte když se držíme faktů, dívám se jenom na fakta na transparentním účtu nebo v transparentním účtu není, takže se domníváte, že tam pracoval zadarmo. A co říká zákon?